Ano, i v tomto případě jsem pustil pětiminutový limit, ale v případě řečníků s přednostním právem je pouze orientační. Připraví se pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, my jsme si tedy tento tisk podrobně prostudovali a podle mého nejlepšího přesvědčení se jedná o odpuštění povinných záloh, nejenom o odsunutí, tak možná je dobře, aby to tady zaznělo. Já bych chtěl za klub ODS ocenit návrh na odpuštění povinných záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň tedy do výše minimálních záloh, i když se mnou samozřejmě můžete diskutovat, zda je tato výše dostatečná. Pro samostatně výdělečné činné, pro tyto osoby, pro živnostníky, je velmi těžká doba. Musí mít zavřené provozovny, nemají žádné nebo jen nízké tržby, přesto musí plnit své závazky, musí platit nájmy, energie. Pokud někoho zaměstnávají, musí za něj platit mzdové náklady, musí splácet úvěry a zároveň se musí starat o sebe a o své rodiny.

Je to určitě lepší, než aby živnost přerušovali a registrovali se na úřadech práce. Já jsem rád, paní ministryně, že si to vláda uvědomuje, ale možná plně nedoceňuje, že bude nějakou dobu trvat, než se finančně vzpamatují jak samy osoby samostatně výdělečné činné, tak bude také nějakou dobu trvat, než se finančně vzpamatují také jejich zákazníci. I to ovlivní jejich podnikání po skončení nouzového stavu.

Dnes nevíme, jak dlouho tato opatření budou trvat, a já věřím a všichni věříme, že to bude co nejkratší období. Ale po skončení nouzového stavu je potřeba mít dostatečně dlouhé období, aby se ekonomika, lidé, živnostníci mohli nadechnout, aby se mohli vzpamatovat, aby mohli své podnikání a své činnosti stabilizovat. Restart nebude ze dne na den a my potřebujeme, aby živnostníci pomohli nastartování soukromé spotřeby, aby sami začali nakupovat, aby začali znovu investovat do rozvoje ekonomických aktivit. To naše ekonomika bude potřebovat a k tomu jim potřebujeme dát dostatečný čas.

My rozumíme tomu, že to povede k výpadku příjmů státního rozpočtu, ale ty peníze se do státního rozpočtu vrátí tím rychleji, čím rychleji se stabilizuje ekonomika. Proto prosím o podporu tohoto návrhu, ke kterému se přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Děkuji. Na řadě je pan poslanec Vít Kaňkovský. Připraví se pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDUČSL ke sněmovnímu tisku 787.

My velmi intenzivně a citlivě vnímáme současnou napjatou situaci malých a středních podnikatelů a evidujeme obavy osob samostatně výdělečně činných směrem do budoucích týdnů a měsíců. A nejde jenom o ekonomickou stránku, ale jde i o to, že bez činnosti osob samostatně výdělečně činných si nedokážeme řadu věcí představit. A pokud dojde ke kolapsu některých malých a středních podnikatelů, tak to samozřejmě bude mít nemalý vliv i na sociální stránku, to znamená, projeví se to negativně v oblasti zaměstnanosti se všemi dopady, které to může mít. Proto vnímáme pomoc této skupině osob stejně důležitou jako pomoc zaměstnavatelům i větším firmám. Je potřeba, aby pomoc ze strany státu šla ruku v ruce. Jsem přesvědčený, že je potřeba, abychom v tuto chvíli krok za krokem nabízeli pomoc všem zmíněným skupinám a aby ta pomoc ze strany státu byla komplexní.

My tady dennodenně řešíme v nemocnicích i v dalších zdravotnických zařízeních, ale i v dalších segmentech kritické infrastruktury nedostatek ochranných pomůcek. A já bych chtěl vyzvat vládu, aby v prvé řadě oslovila české firmy, které se nabízejí, a nabízejí se s tím, že jsou schopny vyrobit dezinfekce, že jsou schopny vyrobit roušky, že jsou schopny vyrobit ochranné obleky a některé z nich i ony tolik potřebné respirátory, po kterých je největší hlad. A ten dopad bude dvojí.

Proto spoléhat se jenom na dovoz vidím v tuto chvíli jako chybu. A proto chci vládu znovu vyzvat k tomu: oslovte české firmy, máte na to možnost, a dokonce se firmy nabízejí samy. A skutečně ten efekt bude dvojí. Budeme mít více ochranných pomůcek a podpoříme přímo české firmy, podpoříme zaměstnanost a dáme těmto firmám alespoň punc určité stability v této velmi nejisté době.

Je to velmi důležité. Je potřeba, aby vláda podporovala rodiny, aby vláda podporovala malé a střední firmy, aby vláda podporovala zaměstnance i velké zaměstnavatele. Děkuji vám za pozornost. Pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, předem bych chtěl říct, že jsem rád, že vláda naplňuje i to, o co jsme i my jako Piráti již minulý týden žádali, tedy odpuštění sociálního a zdravotního pojištění osobám, které jsou postiženy současnou krizí.

Další, co může podpořit OSVČ, je například odklad splátek. Jsem rád, že členové České bankovní asociace vyslyšeli moji žádost na zavedení možnosti odkladu splátek hypoték a jiných úvěrů. Pokud vím, jednotlivé banky již pomalu tuto možnost zavádějí. Současně bych chtěl ovšem požádat banky, aby se při zavádění jednalo o skutečnou pomoc jejich klientům, tedy bez dodatečných sankcí či poplatků.

Stát by měl jednoduše a rychle poskytnout finanční prostředky všem občanům, kteří budou pomoc v příštích měsících potřebovat.